I tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně shrnul to, co jsem již uvedl v rámci prvního čtení k novele zákona o státním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Důvodem předložení této technické novely zákona je zejména zefektivnění výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření.

Proces se zjednoduší i pro samotné účastníky stavebního spoření, kteří nebudou muset své individuální podněty doplňovat o úředně ověřený podpis. Standardní kontroly ve stavebních spořitelnách samozřejmě nadále poběží dle kontrolního řádu.

Dopad na účastníky stavebního spoření je tedy minimální, a to pozitivní, neboť mezi další změny plynoucí z této novely patří doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké. Proto bude nově umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření také na financování bytových potřeb této osoby.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto rozpočtového výboru pan poslanec Roman Procházka, informoval nás o jednání ve výboru a odůvodnil pozměňovací návrhy.